Vážený pane místopředsedo, já nebudu reagovat na ty trapné výhledy tady ohledně lidovců. Já jsem v parlamentu úplně stejnou dobu, byl jsem zvolen v úplně stejný moment jako všichni z vás tady.

Já jsem tady jako Benešík, jako Ondřej Benešík, který v žádné jiné sněmovně než v této neseděl, a jsem tady stejně s vámi a žádnou jinou vládu jsem nepodporoval a nevyslovil jí důvěru než té, která teď momentálně vládne. Ale já jsem rád za to, co říkal pan kolega Novotný. Ano, je to symbolický akt, který já osobně podporuji.

A co se týče toho, jak kdo hlasoval.

A co se týče žluté karty, tak my jsme na to nedostali dostatečnou podporu. A jak možná někteří z vás vědí, ale evidentně někteří nevědí, tak v těchto orgánech, jako je Sněmovna, nebo jakými jsou výbory Sněmovny, se rozhoduje většinou. Já jako jeden z devatenácti nejsem schopen toto prohlasovat.

Ještě mám tady čtyři faktické poznámky. Děkuji. Podrobné argumenty jsem uváděl na výboru pro bezpečnost v debatě. Tady bych se chtěl vyjádřit jenom k tomu, do jaké míry tedy tato ústavní změna, jestliže neoslabí implementaci směrnice, vnese, nebo nevnese změnu do našeho ústavního systému. Bohužel musím kolegy ubezpečit, že vnese, a dost zásadní.

Takže si musíme rozmyslet, kam svou Ústavou, do jaké společnosti vstoupíme, a je k tomu asi nějaký důvod. Všechna doporučení legislativní, ústavní apod. navrhují spíše regulaci zbraní než zanesení do Ústavy. Druhá. Tímto rozhodnutím vpustíme soukromě držené zbraně do obrany země a zatížíme jejich nositele spoluzodpovědností za obranu země. Směrnice se bude implementovat, dojde k omezení, ale všichni ostatní včetně, já nevím, sportovních, myslivců a další budou spoluzodpovědní za obranu země dáno z Ústavy. A poslední. Nikdo neztratí právo mít zbraň na ochranu svého majetku a života a použít ji. Pokud ji ale použije v pocitu, že brání zemi někde na veřejnosti, tak spadne pod trestní právo. To znamená, vyvoláváme iluzi, která spoustu lidí může dovést před trestní právo. A myslím si, že tato základní nekonzistence těch třech věcí, že za prvé směrnici neoslabíme, těžce poznamenáme Ústavu kvůli třem procentům lidí

Děkuji, pane místopředsedo. Ano, podle toho to v Evropské unii také vypadá.

Neudělali! To nebylo pouze usnesení evropského výboru. Já jsem se to snažila načítat tady na půdě Poslanecké sněmovny, tu žlutou kartu. Takže jestli hlasoval jeden pan Benešík nějak, to nemá vůbec žádný vliv. Tady jsme to měli projednávat. Tady na půdě Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovny, a tady jsme mohli dát jasný signál!

A vy, členové vládní koalice, vy jste to nepodpořili! Podpořila to opozice. K tomu, co tady říkal kolega Junek, prostřednictvím pana místopředsedy. To je přece naprostý nesmysl, protože usnesení evropského výboru a to mírné usnesení naší Poslanecké sněmovny, to EU na všech úrovních úplně ignorovala!

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo. Jenom krátce.

Teď jsou největší bojovníci za svobodu. Kdo že to tady ty zákony schvaloval v téhle koalici? Jako by tady nebyli.

Buď ty hodnoty máte, nebo ty hodnoty nemáte.

Tady něco znělo od vašeho nejvýznamnějšího člena, pokud to vezmu tady ve Sněmovně, co se týká postavení, něco o tom, že přijde s novelou zákona, když jste tady pomohli tomu, že ministr nemusí mít lustrační osvědčení, kdežto ten dole, prostě řadový úředník, ho mít musí. Tak kde ty vaše novely jsou? Něco říkáte a něco jiného děláte, tak se pak nerozčilujte, že vám to tady někdo občas připomíná.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, mluvilo se tady o tom, kdo jak hlasoval v Evropském parlamentu. Tak jenom taková malá vsuvka, krátká zajímavost. Pro zamítnutí směrnice, když se hlasovalo, hlasovali všichni čeští europoslanci kromě europoslance Niedermayera, který směrnici podpořil. Další hlasování bylo pro schválení směrnice.

Děkuji za přehled o hlasování našich kolegů v Evropském parlamentu.